Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalším výborům. Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru? Máme z rozpravy návrh na zkrácení lhůty k projednání na 30 dnů.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat.